Další otázka cizinci. Bude to platit jen pro české řidiče a pro cizince ne? Opačně, naši řidiči v zahraničí.

Tak asi tuším, že bude muset mít ten svůj zahraniční řidičský průkaz. Ale jak s tímto pracujete nebo jak máte toto promyšlené? Základní registry nejsou dokonalé, jsou tam chyby, nejsou naprosto čisté. Tohle je teď nový úkol pro vaše vládní kolegy, pro pana ministra Bartoše s jeho Digitální agenturou. Že zkrátka když policista bude kontrolovat někoho, kdo u sebe ty papíry nemá, že dohledá v registrech aktuální a pravdivé údaje, že tam nebude žádná chybovost? Budu rád, když pan ministr na tohle odpoví. Poslední část mého vystoupení, úplně na závěr. To je, pane zpravodaji a pane předsedající, pro vás. Až přijdeme k té proceduře, tak já stahuji své dva pozměňovací návrhy.

Ten názor upravuji ze dvou důvodů. Myslím si, že jít cestou až toho trestného činu už je opravdu hodně.

Dalo by se s ním pracovat, ale jiným způsobem. Pane předsedající, pak u procedury budu prosit, protože tak musíme podle jednacího řádu, hlasovat o tom, že tento návrh bude stažen a nebude v proceduře.

Po hlubší diskusi s právníky jsem také seznal, že tohle už v tom zákoně vlastně v obecné rovině v úvodních paragrafech definováno je.

V tuto chvíli byly vyčerpány všechny vaše návrhy na rozpravu. Nikdo další už se nehlásí. Tím tedy rozpravu končím. Nejdřív pan zpravodaj, v pořádku. Děkuji, pane předsedající. Pouze závěrečné slovo ve finále projednávání tohoto tisku. Já bych chtěl shrnout to, že ač tu máme různé pře o jednotlivé pozměňovací návrhy, tak ten zákon jako celek považuji za velmi dobrý. Myslím si, že to pomůže k zpřehlednění celého toho systému, také k méně administrativě. Vyvažuje to, kde se zpřísňují sankce, a to u těch opravdu závažných a nebezpečných přestupků a případně i potom trestných činů, ale i u těch momentů, kdy jeden ohrožuje druhého, velmi rázně.

Nakonec bych chtěl velmi poděkovat jak kolegům z Ministerstva dopravy, tak všem kolegům z podvýboru pro dopravu a všem, kteří se o dopravu zajímají, za to, že jsme vedli racionální diskusi, za to, že jsme si vyměňovali argumenty, snažili se být co nejvíce féroví a že nakonec bude zákon, který bude pro bezpečnost občanů České republiky na silnicích lepší. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já se pokusím odpovědět na otázky, které položil Martin Kolovratník. Teď zase prosím levou stranu, kolegyně, kolegové. Proč jsme nezapojili pevné určení bezpečného odstupu přímo do zákona? To byla jedna z věcí, o které jsme skutečně diskutovali, jak to udělat. Rozhodli jsme se jít cestou, že upřednostníme prevenci a informovanost řidičské veřejnosti.

Ten bezpečný odstup v současném zákoně ukotvený je. Jsme přesvědčeni o tom, že na prvním místě v tomto směru má být domácí úkol pro vládu, pro český stát, informovat řidiče o tom, že opravdu něco takového je klíčovou podmínkou pro bezpečný pohyb po české dálniční síti. Zároveň v případě moderních vozidel už asistenční systémy jsou s to sledovat bezpečný odstup. Pevně doufám, že i ty kroky, které jsme začali podnikat, povedou k tomu, že veřejnost bude vědět víc o tom, jaká má být ona bezpečná vzdálenost. Pak bude prostor třeba s odstupem dvou či tří let vyhodnotit, jestli ty prvky se opravdu potkávají s odezvou veřejnosti.

Ohledně té možnosti nemít u sebe řidičské oprávnění a nemít u sebe technický průkaz na území České republiky, to je okolnost, na které jsme se v rámci Poslanecké sněmovny shodli už při přijímání Já vás opět přeruším. Prosím opakovaně... na které jsme se shodli už při přijímání digitální ústavy, tedy práva občana na digitální službu. Tedy pořízení té techniky se stejně musí odehrát, a i po debatě s Policií České republiky i po debatě s několika obecními policiemi, které povětšinou už to vybavení mají, protože i dnes by se bez něho obtížně obešly, už dnes platí, že ta aktuální data jsou mnohem spíš v oněch registrech než na tom plastickém průkazu, protože tam do toho registru se zaznamenávají opravdu ta nejaktuálnější data, nejaktuálnější okolnosti. Co se týče cizinců, tak to opatření míří na české řidiče na území České republiky. Předpokládáme také, že si ho ten řidič v zahraničí na cestu do České republiky, tak jako si naši řidiči budou muset s ohledem na kontroly v zahraničí brát na cesty mimo Českou republiku všechny ty příslušné dokumenty. Co se týče základních registrů, sledujeme časové výpadky. Tolik stručné odpovědi na vaše otázky k závěrečnému slovu. Já jsem opravdu přesvědčený o tom, že je to zákon, který může přispět k větší bezpečnosti silničního provozu. Jsem rád, že na základních principech panuje v Poslanecké sněmovně shoda.